Naše odpovědnost je jiná. My i těm státním podnikům musíme vytvářet podmínky pro to, aby mohly v tom tržním prostředí fungovat. A Česká pošta je takovým podnikem.

No není tomu tak. Tak mi neříkejte, že v otevřeném zákoně o státním podniku Česká pošta nemůžeme novelizovat zákon o státním podniku. Není to přílepek. Přílepkem se to ani nemůže označit, protože řešíme konkrétní podmínky pro konkrétní postavení státního podniku. Jestli to spěchá, nebo nespěchá, není mou věcí. Jestli jsme řešili konkrétní věc v konkrétní záležitosti a tím pádem jestli jsme to u toho státního podniku otevřeli, protože to otevíráme v zákoně o státním podniku, tak můžeme samozřejmě otevřít i ten zákon, který je obecný.

Takže to nebude přílepek.

To není věcí. Naopak.

V tomto ohledu jsem přesvědčen, že to nemůže být označeno jako přílepek.

To není podstatné.

Protože v tomto ohledu my jsme zodpovědní za to, že ty státní podniky včetně státního podniku Česká pošta jsou vůbec schopny fungovat v tom tržním prostředí. Děkuji vám. Já vám děkuji. Mám zde dvě faktické poznámky. První má pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Stupčuk. Máte slovo. Tak aby velký zastánce státních podniků pan místopředseda Filip nebyl tak rozčilený. Já jsem nevyhrožoval ani neříkal, že my něco podáme k Ústavnímu soudu. Abychom si rozuměli. Na rozdíl od minulé opozice, která tam běhala šestkrát za rok, když prohrála politické hlasování, my jsme to ještě nepoužili ani jednou za ty dva roky a ani o tom nemluvíme.

Není o státním podniku Česká pošta. Omlouvám se. Takový zákon prostě dnes neprojednáváme. A naším úmyslem není ponižovat státní podniky, jak jste chybně usoudil z mého vystoupení, ale nevytvářet neoprávněné výhody státním podnikům. A to je velký rozdíl. Takže my protestujeme proti tomu, pokud si myslíme, že se legislativně znevýhodňuje privátní sektor na úkor státního podniku, a nechceme, aby to bylo naopak. Nechceme aby to bylo úplně jasné.

Já jsem pro. A dneska se to v tom hlasování ukáže, kdo to jenom říká a kdo skutečně, když se mu to hodí, tak zapomene. A jak jsem říkal, rozhodný den pro vznik podniku rozštěpením nemusí být 1. leden kalendářního roku, ale kterýkoli jiný den. Děkuji. Další faktickou poznámku pan poslanec Stupčuk. Já jsem chtěl, vážené kolegyně, kolegové, pouze poděkovat panu místopředsedovi Filipovi za tu interpretaci toho, co to ten přílepek je, či není. Já jako právník se s ním ztotožňuji kolem rozsahu, jenom jsem se sám neodvažoval, protože to je moje první volební období, vám tady dávat nějakou hlubší analýzu či interpretaci tohoto problému.

Ale jak jsem říkal, ta věc je relativní a Ústavní soud ty věci vždycky posuzuje nejenom z hlediska formy, ale i té materie a té souvislosti mezi jednotlivými návrhy zákonů.

Děkuji. A nyní s přednostním právem pan ministr Chovanec. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem ještě neodpověděl kolegovi Bendovi vaším prostřednictvím na vyšetřovací komisi na poště. Pokud náš koaliční partner má oprávněný požadavek, že by ta komise mohla cosi zprůhlednit, tak já mu v tom přece nebudu bránit. To je přece normální standardní koaliční spolupráce.

Jinak ODS považuji za standardní demokratickou stranu. Co se týká těch ministrů vnitra za ODS. To já jsem ještě chodil po ministerských houbách a nemůžete po mně chtít, že bych za to tedy mohl.

Na odštěpný závod byla navalena obrovská spousta práce, kterou nezvládal.

A my nemáme ambici, kolegové z pravé části politického spektra, dělat konkurenci standardnímu tržnímu prostředí. To nemáme. Ale potřebujeme dodělat ty projekty, které tam jsou.

Ústavní soud. Ten prostě vznikne a bude fungovat. Nemyslím si, že by tam měl být jakýkoli problém. Víte sami, že Ústavní soud neruší ty věci zpětně, alespoň takhle je naše právní pozice. Prostřednictvím pana předsedajícího ke kolegovi Stanjurovi. To máte pravdu, tady s vámi nemůžu než nesouhlasit. Já to za přílepek nepovažuji.